35.

Předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, asi vás překvapuje, že mě vidíte u tohoto pultíku v této souvislosti. Ono vás za chvilku bude překvapovat, že mě uvidíte i v jiné souvislosti. Mě požádal pan ministr školství Chládek, abych uvedl tento bod, takže rád tímto činím.

Tato smlouva byla podepsána v Praze dne 28. listopadu minulého roku a nyní se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její ratifikací.

Ve smlouvě je upraveno rovněž uznávání rovnocennosti dokladů o ukončení vzdělání na základních, středních a vyšších odborných školách, které jejich držitele opravňují k přístupu k vyššímu stupni vzdělání ve státě druhé smluvní strany. Smlouva zároveň umožňuje držitelům dokladů o vzdělání s titulem používat příslušný titul i ve státě druhé smluvní strany. Smlouva má nahradit Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, která byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 33/2001 Sb. a je stále platná. Důvodem pro sjednání smlouvy je zejména neaktuálnost stávající dohody vzhledem k odlišnému vývoji vzdělávacích systémů a změnám v legislativě v zemích smluvních stran.

Předkládaná mezinárodní smlouva je v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Neporušuje práva a závazky států smluvních stran vyplývající z uzavřených mezinárodních smluv. Předloženou smlouvu je proto třeba na české straně klasifikovat a vnitrostátně projednat jako mezinárodní smlouvu prezidentského charakteru. a) Ústavy České republiky je k ratifikaci smlouvy třeba souhlasu obou komor Parlamentu České republiky. Provádění smlouvy bude na české straně zabezpečovat především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dotčena bude i působnost Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva zdravotnictví. Provádění smlouvy nevyvolá další nároky na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.